Jako 8. hlasování návrh pod písmenem B5 Marka Výborného.

Čili můžeme pokračovat? Jako 10. hlasování bude hlasování o návrhu J2 kolegy Jana Farského.

Tady se tedy omlouvám, protože opět na začátku tak, jako podrobíme hlasování o zpětvzetí návrh K5 kolegy Feriho, tak stejně tak zde v obecné rozpravě ve třetím čtení kolegyně Kateřina Valachová požádala o zpětvzetí tohoto návrhu, čili pravděpodobně nebude hlasován, s tím se vypořádáme ještě před začátkem hlasování.

Tím hlasováním formálně ve třetím čtení musíme potvrdit to, co si Sněmovna už odhlasovala v průběhu druhého čtení. A na závěr potom samozřejmě přijde na řadu hlasování o návrhu zákona jako celku.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.